Roman Kubíček: Proti návrhu.

Tomáš Martínek: Pro návrh.

Květa Matušovská: Proti návrhu.

Jiří Mihola: Pro návrh.

Roman Onderka:

Markéta Pekarová Adamová: Pro návrh. František Petrtýl: Proti návrhu. Pavel Plzák: Proti návrhu.

Ivo Pojezný: Proti návrhu.

Miloslava Rutová: Proti návrhu.

Bohuslav Svoboda: Pro návrh.

Dan Ťok: Proti návrhu. Karel Tureček: Proti návrhu. František Vácha: Pro návrh. Kateřina Valachová: Nepřítomna. Vlastimil Válek: Pro návrh. Jiří Valenta: Proti návrhu.

Petr Venhoda: Proti návrhu.

Marek Výborný: Pro návrh.

Margita Balaštíková: Proti návrhu.